Jedna z možných cest, jak financovat důchodový systém, je omezit úniky peněz do daňových rájů. Tam je prostor několik desítek miliard korun ročně, které unikají, které by se daly používat.

Na to bychom se měli zaměřit. To znamená daňové ráje uvnitř Evropské unie technologických firem.

A dlouhodobě musíme řešit, jak budeme přistupovat k digitalizaci společnosti. Musíme řešit, jak získat peníze od platforem, které sídlí v cizině, ale podnikají na našem trhu. Že i z těchto firem musíme nějakým způsobem dostat podíl z jejich zisku na našem trhu, jinak ten důchodový systém skutečně udržitelný nebude. Takže Piráti doporučují jít cestou snižování zdanění práce a hledání cest, jak zdanit tyto úniky.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové.

Co se týče zdanění zisku, vyvádění zisku do zahraničí, dividend, budu opakovat stokrát opakované, ale znova to řeknu.

Za prvé je to vyvádění dividend, které jsou z legálně zdaněného zisku na území České republiky. Máme tady dividendovou směrnici, kterou jsme povinni se řídit, a samozřejmě za určitých... Nebudu vás unavovat technickými detaily. To je všechno legální.

A tady velmi důrazně musíme oddělit takzvané agresivní daňové plánování a to je věc, se kterou Ministerstvo financí velmi bojuje.

Jsme velmi aktivní, troufám si říct nejaktivnější a bývá nám to velmi často vyčítáno v implementaci všech směrnic Evropské unie, které v boji proti agresivnímu daňového plánování jsou nasměrovány.

My ji nepotřebujeme.

Proto jsme prosadili tento návrh na Radě Evropy v loňském roce. Já jsem se jí také účastnila.

Takže skutečně nespíme a věřte, že se všem těmto oblastem velmi, velmi intenzivně věnujeme. Děkuji vám za pozornost.

Je to skutečně pravda.